V současné době Policie České republiky eviduje zhruba tři tisíce subjektů, nad nimiž provádí kontrolu. 2 122 subjektů má vydáno licenci pro takzvané zbrojní účely nebo zbrojní licence všech skupin. Pouze 21 subjektů v České republice provozuje sklady takto velkého rozsahu. Těchto skladů je 28. Následně po prvém výbuchu po dohodě s předsedou vlády a po dohodě v rámci vlády jsme nařídili Policii České republiky, aby udělala namátkové kontroly především u těchto velkých provozovatelů těchto skladů. Ve zprávě, kterou máte před sebou od dnešního rána, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra, máte nálezy u čtyř těchto subjektů.

Přesto se tyto kontroly provádějí.

Na kontrolách Policie České republiky se podílí samozřejmě i Hasičský záchranný sbor.

Především je tam zásadní stanovisko v rámci našeho zacílení Ministerstva zahraničí, abychom tuto munici nevyváželi do zemí, kde to není v zájmu českého státu. Ve své podstatě jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Například výrok, že jsme měli požádat o armádní pyrotechniky. No nemohli. My tu věc velice vážně diskutovali, ale vzhledem k tomu, že se jedná o místo činu, tak se v současné době musí na tomto místě pohybovat pouze policisté, policejní pyrotechnici.

Minimálně vím ještě o jednom místě na jižní Moravě, které také potřebuje dekontaminaci. A je otázkou, v jakém rozsahu budeme muset pyrotechnickou službu posílit. To znamená, armádní specialisty nešlo použít. Pokud bychom nechtěli zhatit vyšetřování, tak je prostě a jednoduše použít nešlo.

Obě dvě obce byly v tomto perimetru a bylo potřeba evakuaci provést.

Nevím, že by na tom bylo něco tak vtipného. V obou případech, tedy ve stanovení sedmi i devíti dní takzvané bezzásahové doby, zasedala k této věci tato pyrotechnická skupina, tato pyrotechnická komise.

Do té doby Policie České republiky i velitel zásahu, hasičský záchranný sbor deklarovali, že se jedná o výbuch z místa původního výbuchu, takže se nejedná o další subjekt.

To je jediná dezinformace, nebo nepřesná informace, která tady vznikla. Znovu připomínám, tuto informaci premiér dostal od Policie České republiky mým prostřednictvím. Jinak jsem, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, připraven odpovídat na vaše otázky, které nejsou zahrnuty v tomto materiálu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Přečtu další omluvu, která dorazila. Nyní požádám, aby se slova ujal pan ministr obrany Stropnický. Děkuji, pane předsedající, a děkuji také těm váženým kolegyním a kolegům, kteří nejenom tuto mimořádnou schůzi vyvolali svým zájmem, ale kteří se jí i účastní.

To, zda šlo o neuvěřitelnou shodu nešťastných náhod nebo polonáhod, nebo něčí zlý úmysl, nebo zda tam jsou jiné příčiny, to nám jednoznačně zodpoví až policejní vyšetřování. Podle informací, které všichni máme, tedy převážně z těch otevřených zdrojů, policie má několik variant, několik směrů, kterými vyšetřování vede. Moc bych apeloval na všechny, aby nyní dali policii čas. Pokud hovoříme o mediálním prostoru, tak kromě toho, kde působí pozitivně a lidé dostávají v reálném čase potřebnou informaci, tak bohužel v mnoha případech také vzniká prostor k neuvěřitelným spekulacím a v některých případech i čistým nepravdám. Některé z nich, musím říct, poškodily dobré jméno Ministerstva obrany a zejména Armády České republiky. Není to fér. Zvlášť ve světle toho, jak k řešení něčeho, co nezavinili, přistupují právě příslušníci armády, ale i pracovníci Ministerstva obrany.